Děkuji panu ministrovi za odpověď. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Kromě obranyschopnosti Evropské unie a jednotlivých členských zemí je třeba se zaměřit i na potravinovou a energetickou bezpečnost.

Děkuji za vaši pozornost. Děkuji za vaši interpelaci, pane poslanče. A nyní s další interpelací je připravena paní poslankyně Barbora Urbanová, přednese ji na pana ministra Ivana Bartoše. Prosím, paní poslankyně.

Mám informace, že původně sítem programu pomoci mnoho lidí propadlo, a proto bych ráda věděla, zda máte v plánu tuto situaci napravit. Nebudu mít doplňující otázku a doptám se později.

Děkuji za otázku.

Konkrétně to byly dva programy první, který mířil na jednotlivce, na lidi, kteří přišli třeba o rodinný dům.

A zároveň tam byl ještě požadavek o zahrnutí těch řekněme dalších prací, jako třeba opravy poničených komunikací při rekonstrukci, kde jsme se domluvili taktéž, že toto lze zahrnout do jednotlivých nákladů a nepřesáhne to částku 1,3 miliardy. A pak je tam ta otázka, na kterou jste mířila.

Takže ty peníze se tam čerpají, snažíme se vyhovět, a aktuální stav, zda již byly poskytnuty peníze i na lidi, kteří takzvaně propadli sítem těchto dvou programů, nemám, ale tuto informaci můžu zjistit a můžu ji dodat záhy. Děkuji. Bylo avizováno, že není zájem o doplňující otázku. Nyní je na řadě paní poslankyně Vladimíra Lesenská se svou interpelací na řádně omluveného pana ministra spravedlnosti pana Pavla Blažka. Prosím, paní poslankyně. Dobrý den, nebo dobrý podvečer, vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové. Pan ministr tady sice není, nicméně svou interpelaci přečtu. Má interpelace směřuje na pana ministra ve věci problematiky boje s korupcí. Korupce či jak známo zneužití veřejné moci pro soukromé účely je velké téma, které má zásadní dopady na celou společnost. Za prvé snižuje důvěru ve státní instituce, ale za druhé právě i důvěru mezilidskou. Má negativní dopady na ekonomiku, respektive ekonomický růst, nemluvě o dopadech na politickou participaci, kdy kvůli korupci klesá zájem lidí se vůbec politicky angažovat, jelikož se mohou domnívat, že jejich angažovanost, ať už formou hlasování ve volbách, ve výsledku vůbec nic nezmění. Největší světová organizace zabývající se problematikou korupce každý rok sestavuje takzvaný index vnímání korupce, který je agregátem celé řady ukazatelů, podle kterých je možné vnímanou korupci měřit.

Co mě však znepokojuje, nejsou jen hodnoty korupčních indexů, ale i postoj vlády k této problematice.

Děkuji. Co se týče dalšího pořadí, nyní je se svou interpelací na řadě pan poslanec Zdeněk Kettner a přednese ji na pana ministra školství Petra Gazdíka. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.